Děkuji, pane zpravodaji, a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec Vyzula. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Po úvodním slově ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, dále ředitelky odboru financování kapitoly státního rozpočtu Ministerstva financí Ing. Marie Bílkové a zpravodajské zprávě poslankyně Soni Markové a po rozpravě výbor pro zdravotnictví přerušuje tento bod v obecné rozpravě bez jakéhokoli závěru.